Chci jen pro úplnost dodat, že jsem nenavrhoval a nebudu navrhovat, abychom posílili kontrolu v centru na ministerstvu, která v minulých letech měla k dispozici dva až tři úředníky na ministerstvu, protože si myslím, že kontrola z jednoho místa, ať už to bude Praha, nebo Brno, prostě není efektivní. To, co jsem navrhoval, je rozmístění vyšších soudních úředníků po každém okrese, tak aby předseda soudu, který má právo kontrolovat, ale bohužel k tomu nemá dostatek možností a dostatek kapacity, mohl v této věci konat a měl dostatek informací pro např. podání kárné žaloby.

Mně nejde o to, tady chránit dlužníky, kteří jsou nepoctiví, ale myslím si, že i dlužník, který se dostal do problémů, má právo na to, aby zákon byl dodržen ze strany exekutora, ze strany těch, kteří vymáhají, a myslím si, že je potřeba něco udělat. Takže když ne to, co navrhuji já, tak tedy co?

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, proč jsem se dneska odvážil jít k tomuto pultu? Jistě mě nemůžete považovat za nepřítele sportu, kdo mě znáte.

Řekl to v nejvyšší čas a reagoval tak na pondělní rozhodnutí výkonného výboru, který místo konkrétních bodů reformy jen odsouhlasil složení rady pro koncepci výchovy. Je symbolické, ale určitě neplánované, že tato slova byla řečena večer před schválením státního rozpočtu, kde je požadovaná jedna miliarda na sport pozměňovacím návrhem. Peníze do sportu jdou stále naprosto netransparentně a nekontrolovatelně, což vyhovuje předsedům některých svazů, unií a asociací. Například kopaná, tenis, košíková, lední hokej, ale také Český olympijský výbor. Je třeba vědět, na co přesně peníze jdou, kdo s nimi bude hospodařit, kdo je bude kontrolovat a jak je zaručené, aby se dotace nestaly jen dalším způsobem, jak ve sportu odměňovat loajální ovečky. To jsou slova z tohoto článku. Ve financování sportu je třeba zavést pevný řád a koncepci, přísně oddělit, co je státní a co je privátní. Pozměňovací návrh v žádném případě nepodpoříme, protože jsme se zavázali voličům, že budeme hospodařit s veřejnými prostředky řádně a poctivě. Já vám děkuji.

Dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Nejdříve jednu organizační věc. Až přistoupíme k hlasování po projednání v našem poslaneckém klubu, navrhuji, aby byl stažen pozměňovací návrh B12, a předpokládám, že po domluvě s předsedajícím Sněmovny o tomto bude hlasováno. Druhá věc.

Jedná se tam o dvě rozpočtové kapitoly, jednak ústav, jednak archiv. Mzdové prostředky v kapitole ústavu zůstávají ve stejné výši, mzdové prostředky v kapitole archiv se navyšují, a to přesto, že v jedné kapitole má dojít ke snížení počtu zaměstnanců a v druhé kapitole má dojít ke zvýšení, což tedy nemá faktickou logiku. Ptám se, nebylo mi to dosud vysvětleno, proč dochází k navýšení finančních prostředků na mzdy, když počet v součtu se nemá zvyšovat. Čísla, která jsou uvedena v této rozpočtové kapitole, hovoří jasně.

Z těchto faktických čísel, která jsem si tady rychle spočítal, nemohu vyčíst, že by docházelo k většímu výběru daní.

Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Na ústavněprávním výboru jsme vlastně drtivou většinou hlasů i hlasy poslanců opozice přijali doporučení rozpočtovému výboru k přesunu finančních prostředků určených ke kontrole činnosti exekutorů, kde vidíme velké problémy, a upozorňuje na to i samotná exekutorská komora, kdy má s celou řadou svých členů problémy, které byly v minulosti medializovány, a chybí zde zkrátka účinná kontrola, kterou v minulosti ministerstvo nezvládalo, a nyní s tím mají problémy i soudy. Proto se chci paní ministryně prostřednictvím pana předsedajícího, a už je zde přítomna, skutečně zeptat, zda je pravda, co tady bylo řečeno, že odmítla tento pozměňovací návrh, na kterém se skutečně shodla vládní koalice i poslanci opozičních stran. Myslím si, že to byl návrh, který rozhodně není nijak politický, a účinnou kontrolu exekutorů si zde, doufám, přejeme všichni. Byl to přesun v rámci rozpočtové kapitoly. Takže se chci zeptat, zda to je pravda a jak tuto kontrolu hodlá zajistit. Nyní ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Jany Lorencové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Pokud vím v konkrétním případě. A to nejenom tento případ. Koho jste se tenkrát ptali, co se to děje?